Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.

Takže zpátky. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji za slovo.

Já bych jenom chtěl velmi ocenit tu diskuzi, která proběhla ve třech výborech ve výboru pro životní prostředí jako výboru garančním, v hospodářském výboru a také ve výboru pro veřejnou správu. A chtěl bych říct, že my jsme i jako Ministerstvo životního prostředí předběžně dali souhlas k celé řadě pozměňovacích návrhů, které tam padly. Je jasné, že mezitím byly načteny další pozměňovací návrhy. A já bych chtěl říct, že se nedivím i tomu počtu pozměňovacích návrhů, protože když se podíváte na jejich podstatu, tak zjistíte, že v řadě případů jdou proti sobě. Pro někoho je zákaz skládkování v roce 2030 příliš rychlý, pro někoho je příliš pomalý. Pro někoho poplatek je příliš nízký, pro někoho je příliš vysoký. Pro někoho je třídicí sleva příliš přísná, pro někoho zase příliš mírná. Já stále věřím, že tu shodu nakonec najdeme. Koneckonců pevně věřím, že ji nakonec najdeme minimálně při nějakém závěrečném hlasování. Ale myslím si, že ta debata, nebo jsem přesvědčen, že ta debata, která proběhla ve výborech, byla velmi zajímavá, a že se určitě... Mezitím proběhla celá řada dalších jednání s hlavními partnery, to znamená se Svazem měst a obcí, Svazem průmyslu, Hospodářskou komorou, a jsme připraveni diskutovat o určitých kompromisech. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: